Stejné orgány veřejné moci, které mají přímo vykonávat které přímo vykonávají vlastnická práva ve dvou rozhodujících energetických společnostech, mají tady nově mít ve své výlučné dispozici i celý proces navrhování a jmenování řídicího orgánu Energetického regulačního úřadu, kterému je svěřena pravomoc dohledu nad energetickým trhem. Takový krok směrnice 2009/72 a 73 však nepožadují ani nepředpokládají. Skutečnost, že se ovšem jedná o politický krok s nejasným věcným odůvodněním, může však jako taková představovat nějakou formu budoucího ohrožení zájmu spotřebitelů, kteří vždy představují na energetickém trhu, který má ERÚ regulovat, slabší, a tedy tu logicky zranitelnější stranu. Tolik tedy trochu právničiny, a nyní k meritu věci. 1. ledna 2016 může dojít k situaci, kdy bude potřeba změny, schválit nějaké směrnice, zabránit tunelování veřejných peněz pomocí dotací na sluneční elektrárny nebo jenom rozhodnout v rámci Evropské unie o nějakých závazcích České republiky ve vztahu k její energetické soběstačnosti a bezpečnosti, a na úřadu nebude nikdo, kdo by to mohl nějak vyjednat, kdo by mohl podepsat jakoukoli smlouvu, protože bude chybět statutární zástupce ERÚ. A to je zásadní problém, proč dnes tady tak velmi rychle po přijetí novely zákona projednáváme další novelu zákona, která řeší tyto chyby, které se odehrály přednedávnem, na které jsme důrazně o,pakovaně, několikrát, bohužel marně upozorňovali, že takové projednávání zákona, jaké jsme absolvovali, je možným zdrojem, nebo může přinést možné chyby, což jak víme, se stalo. Děkuji za pozornost.

Jak říká Václav Klaus, já jsem vám to říkal.

Bohužel pravda se naplnila. Na nedokonalosti zákona se upozorňovalo ve Sněmovně i v Senátu. Bylo to ovšem málo platné. Tento zmetek prošel a dnes bohužel musíme řešit následky. Náš poslanecký klub dělal vše pro to, abychom těm problémům a průšvihům nějakým způsobem zabránili. V něčem se nám to podařilo, v něčem bohužel nepodařilo. Bylo by dobré si říct, co na energetickém zákonu je tak zajímavé pro určité zájmové skupiny. Jsou to samozřejmě peníze. Obnovitelné zdroje nás ročně vyjdou na 45 mld. korun. Jde tedy o největší dotační titul v České republice s dvacetiletou perspektivou. Regulované ceny v elektroenergetice jsou nějakých 350 mld. korun, mají se stavět plynovody za několik desítek miliard korun, ale především se tady skoro bez povšimnutí prosadila aktualizovaná státní energetická koncepce, která jasně řekla, že se budou dostavovat jaderné elektrárny bez ohledu na cenu, bez ohledu na bezpečnost, bez ohledu na energetickou politiku Evropské unie. Rok jsme byli ubezpečováni, že přeháníme, že se není potřeba obávat ani o peněženky českých občanů, ani o energetickou bezpečnost České republiky. Pan ministr Mládek dal za to, že zákon nezvedne ceny energií, dokonce svou hlavu na špalek, což asi nebylo úplně moudré. Už při projednávání zákona se přišlo na řadu chyb. Například se našemu poslaneckému klubu podařilo zabránit dotačnímu zvýhodnění solárníků o dalších 35 mld. korun. Musela se řešit otázka věcných břemen u elektrických drátů i plynových přípojek, která by rovněž stála mnoho desítek miliard korun. Především jsme však mnohokrát na seminářích a při projednávání ve výborech před plénem Sněmovny poukazovali na to, že hrozí vykostění pravomocí a akceschopnosti Energetického regulačního úřadu. Opravdu to vypadá, že silný a nezávislý Energetický regulační úřad se panu ministru Mládkovi nehodí. Tuto dostavbu v řádech stovek miliard korun bohužel pak musí někdo zaplatit a ideálním obětním beránkem v tomto státě je obyčejný spotřebitel, který se nedokáže tomuto bránit, takže je nutné toto prosadit do cen. Navíc klesají zisky energetickým velkopodnikatelům, protože klesají ceny jak na trhu, tak především ceny regulované, a tento trend, ačkoli samozřejmě v uvozovkách, je potřeba zvrátit. Je nutné najít cestu, jak se zbavit současného vedení ERÚ. Nejdřív přišlo Ministerstvo průmyslu a obchodu s myšlenkou okamžitého zřízení rady ERÚ, která by nahradila současné vedení úřadu, ale po veřejných protestech byla přijata úprava, že bude rada zřízena až od roku 2017, kdy končí mandát paní předsedkyni Vitáskové. Vypadalo to, že se tím akutní nebezpečí oddálilo a že se třeba ještě podaří pravomoci rady upravit tak, aby byla nezávislá na vládě a mohla skutečně regulovat. Ale ještě předtím, než novela proskočila Senátem, se objevila další zásadní v uvozovkách legislativní chyba, která znamená, že se panu ministru Mládkovi podařilo a vedení ERÚ se zbaví. V přechodných ustanoveních služebního zákona se totiž podařilo nahradit větu, že se zákon netýká předsedy a místopředsedů regulačního úřadu, větou, že se netýká Rady ERÚ, která vznikne v polovině roku 2017. Znamená to tedy, že se předseda a místopředsedové stanou na rozdíl od všech ostatních vedoucích pracovníků podobných institucí k 1. lednu 2016 státními zaměstnanci.

Konkrétní postup, jaký je v tomto případě, tak na to bych se velmi rád pana ministra zeptal. Jak budou předseda a místopředsedové přijati do služby.

Kdo je odvolá, na základě jakého ustanovení. Bude výběrové řízení a do čela úřadu nastoupí noví lidé? Jakým způsobem se to bude předkládat Evropské unii. Posílal jsem interpelaci a věřím, že pan ministr mi na tyto otázky odpoví. Děkuji panu poslanci Marku Černochovi, poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře? Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych jenom poděkovat za tuto debatu.

Já bych byl proto rád, aby pro jistotu prošla tato malá novela, abychom nemuseli řešit ty problémy, které tady zvedl pan poslanec Černoch, protože si myslím, že i pro pana státního tajemníka na ministerstvu vnitra by to mohla být velká výzva, protože fungování služebního zákona zdaleka ještě není usazenou záležitostí.